Děkuji, pane předsedo. Já většinou ve třetím čtení opravdu nevystupuji.

Za druhé. Ale za další. Ten, který to pronajímá, tak dluží státu, potažmo Ministerstvu obrany, 100 mil. korun za pronájem letiště Líně. To se vám zdá málo? Ještě faktická poznámka, pan poslanec Gabal. Možná bych jenom doplnil z projednávání výboru pro obranu, že zatímco Letecké opravny Malešice na svém letišti, kde cvičí, opravují vojenskou techniku, cvičí v kurzu irácké piloty a další, jsou pod neustálým tlakem letecké inspekce, která doslova opravdu na nich sedí, tak tady na tom letišti, kde si z toho udělal jeden z dovozců mercedesů zkušební dráhu, ta inspekce nebyla, ani nepamatuji. Vypálené budovy.

To je podle mě systémově špatný přístup. Jsme svědky toho, že je spor ve vládě mezi dvěma ministry a dvěma ministerstvy.

Mě navštívili zástupci obou ministerstev, jak dopravy, tak obrany. To vím dlouhodobě. Panu ministrovi, pokud říká, že vypracuje ještě v tomto volebním období nějakou novelu, kterou schválíme, se nedá věřit. Tak kdyby zítra předložil do vlády návrh zákona, a ten návrh zákona ještě neexistuje, neproběhlo vnější ani vnitřní připomínkové řízení, neprojednala to vláda, nepřišlo to do Poslanecké sněmovny. Takže není to možné splnit z časového hlediska, ne z nevůle ministra dopravy či Ministerstva dopravy.

Kolegyně, kolegové, prosím o klid.

Jenom pro ty, kteří se tomu detailně nevěnují, tak podle informací, které mám, máme zhruba 95 letišť.

A pouze v pěti případech má nadpoloviční většinu jeden privátní subjekt a provozuje letiště druhý privátní subjekt. A my se dneska navzájem strašíme, že dojde k uzavření letišť. A to by docházet nemělo. To si myslím, že je špatný přístup, protože pokud se podíváte na dnešní platné předpisy, tak je iluze vybudovat nové letiště. Někdo řekne, teoreticky je to možné, ale prakticky to možné není.

Tak se v té debatě prosím nestrašme, ani jedna, ani druhá strana, protože to není úplně přesné. Jestli pan ministr myslel vážně svůj slib, že to chce ještě v tomto volebním období vyřešit, tak pak je podle mě jediná možná cesta z časového procesního hlediska vyhovět návrhu pana poslance Sedi, vrátit do druhého čtení, počkat na pozměňovací návrhy, na kterých jistě pracuje Ministerstvo dopravy, zapracovat je v průběhu druhého čtení, najít politickou shodu a prosadit to v opakovaném třetím čtení. Tohle se stihnout dá. Pokud dneska ten zákon v nějaké podobě projde, tak žádná novela do konce volebního období nebude z časového hlediska schválena. Ale podívejte se, kolik těch zákonů máme, podívejte se, kolik týdnů schůzí je naplánováno a v jakém stavu je ta uvažovaná novela. Takže pokud to pan ministr myslí vážně, a já ho beru vážně, tak podle mě má podpořit to vrácení.

Není to možné.

Myslím, že ostatní body mají širokou podporu.

Také děkuji. Dvě faktické poznámky. Pan poslance Bendl, potom pan poslanec Adamec.

U nás ve středních Čechách těch problematických letiště je celá řada.

Zkrátka těch starostí je tam velká spousta.

Je otázka, do jaké míry to bude priorita této vlády. Pokud ho máte, pak to vzetí zpátky a posečkání je určitě lepší řešení, než když sem tu materii přinesete nejdříve na příští schůzi, úplně nejdříve. Ale jak jsem pochopil, tak ten legislativní proces zdaleka nemáte takto daleko, není to ani projednáno vládou a nevypadá to, že by to bylo v několika málo týdnech.